Vraťte nám naše práva.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem chtěla také reagovat na pana poslance Kučeru, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně.

To poslední projednávání bylo 270 dní.

Pan poslanec Munzar, omlouvám se, pan ministr Stanjura, pan místopředseda Skopeček a tak dále, pořád dokola to samé, pořád, žádné nové argumenty. A pak v určité fázi se to řízení přerušilo.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně.